Je to dezinformace, nebo ne?

Informace, dezinformace, lež? Co to je? Nebo se za ty tři týdny něco významně změnilo? Možná ekonomicky. A i to jsme tady rozebírali, že to není pravda, ale to legitimní očekávání tam je neustále stejné.

Do informace, dezinformace, nebo jenom do nějaké rétoriky v době volební kampaně? V tuto chvíli to byla poslední faktická poznámka a já bych poprosil pana poslance Foldynu.

Máte slovo.

Děkuji. Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nejsem členem volebního výboru, nezúčastnil jsem se toho jednání, neznám okolnosti, za kterých k této údajné změně došlo.

Došlo tady potom ke střetu s Legislativní radou vlády.

Ta naše argumentace vycházela z toho, že se jedná o tak zásadní změnu v podobě mediálních rad, že je legitimní ten důvod k volbě všech členů.